Já jsem čekal od toho dnešního jednání jednu věc: že pan ministr vystoupí a že se omluví. Protože každý z nás děláme chyby, každý z nás jsme ve svém životě udělali něco, na co nejsme hrdí. Každý jsme možná řekli něco, co nás potom mrzelo, ale ta slova se pak těžko dostávají zpátky do pusy. Ale vždycky je tady možnost předstoupit a říci: Promiňte, já jsem udělal chybu, já jsem to tak nemyslel, já se omlouvám. Prostě přiznat pochybení. Slyšel jsem tady snahy ty věci omlouvat, snahy o nějaké historické expozé. Ale to přece není tím smyslem. Myslím si, že stačila půlminuta, stačilo říci: Promiňte, já jsem to tak nemyslel a omlouvám se. To tady nezaznělo. Já bych chtěl poprosit Poslaneckou sněmovnu, aby to asi tak nechala. Aby nechala voliče si udělat obrázek.

Děkuji za slovo, vážený pane místopředsedo.

Ten je opačný. Na žádost pana ministra životního prostředí si dovoluji z pořadu této schůze vyřadit bod č. 206, navrhnout vyřazení bodu 206, je to návrh zákona o ochraně přírody a krajiny, konkrétně sněmovní tisk 501.

Předám písemně, pane místopředsedo. Děkuji.

Hezké odpoledne, dámy a pánové. Děkuji za slovo. Já jenom na začátku se rychle zmíním o jednom rozměru, který zde nepadl v rámci vystoupení pana ministra Babiše, a to je zneužívání sociálních dávek. Úsvit tady předložil několik návrhů zákona proti zneužívání sociálních dávek. Zákona o hmotné nouzi.

Chtěl jsem ale vystoupit s návrhem pořadu a rád bych navrhl jménem poslaneckého klubu Úsvit nový bod s názvem Schválení veřejné zakázky na výběr integrátora pro 6 000 imigrantů. Tento bod bych rád zařadil jako první dnes v pořadí. Minulý týden schválila česká vláda velice významnou veřejnou zakázku s názvem Generální poskytovatel integračních služeb pro osoby s udělenou mezinárodní ochranou pro období let 2017 až 2019.

Dámy a pánové, pan premiér Sobotka, pan ministr Babiš a další ministři české vlády nám opakovaně tvrdili a stále tvrdí, že odmítají kvóty a naše země nebude přijímat žádné imigranty. Jak je tedy možné, že česká vláda v naprosté tichosti odsouhlasí veřejnou zakázku na přijímání 6 000 imigrantů? V celé Evropě sílí radikální islamismus a počet teroristických útoků každý dnem neustále narůstá. Dnes už se neptáme, co kdyby se nějaký útok stal, ale kdy se takový útok stane. Nedokážu si představit, jaká vláda na světě by takto nezodpovědně ohrozila vlastní občany. V situaci, kdy oficiální stanovisko české vlády zní, že vláda nedopustí přijímání imigrantů, je zadání veřejné zakázky na jejich budoucí integrování jasně nehospodárné plýtvání penězi našich občanů. Má se za ně realizovat něco, co podle slov vás, vládních představitelů, nikdy nenastane. Vyhazujete tedy peníze oknem. A pokud si myslíte, že si toto můžete dovolit, řekněte našim občanům, že máme peněz na všechno dost. Že budou stát nové školky a nemocnice. Vládní krok jasně splňuje znaky trestného činu porušení povinnosti při správě cizího majetku a náleží k němu příslušná trestní sazba. Máme tedy dvě možnosti: buď tato Sněmovna schválí nový bod, kde premiér Sobotka a ministr Babiš jasně a zřetelně vysvětlí, že v nepřijímání imigrantů a vypsání této zakázky nevidí žádný rozpor, anebo nám to nevysvětlí a my pak budeme nuceni podat na celou vládu trestní oznámení za porušení povinnosti při správě cizího majetku. Nelze, aby vláda jen tak beztrestně vyhazovala peníze oknem za to, co tu podle ní vlastně nikdy být nemá.

Děkuji za slovo. Než navrhnu nový bod, kvůli čemuž jsem se přihlásil, tak mi taky nedá, abych nereagoval na některá slova ministra financí a na to, jak se slova míjejí s činy. Zneužívání sociálních dávek je letitý palčivý problém a díky vstřícnosti kromě jednoho všech členů Poslanecké sněmovny jsme schválili jeden z dílčích nástrojů, který by zejména mohl pomoci samosprávám.

Dokonce, pane ministře financí, vaše vláda sem znovu poslala novelu tohoto zákona, kde se pravomoc obcím odebírá. Takže nemůžete současně říkat, že obce nemají nástroje, a současně když jeden jediný nástroj jsme tady všichni schválili, s výjimkou jednoho hlasu, vaše vláda to odmítá aplikovat a dokonce to novelizuje! Tak si udělejte pořádek ve vládních stranách, ve vládních lavicích, a pak jsme schopni ty nástroje proti zneužívání sociálních dávek zavést a pomoci starostům a zejména těm, ke kterým sestěhovávají do nevyhovujících objektů sociálně nepřizpůsobivé občany. Takhle jednoduché to je. Vím, že to je možná marketingově zajímavé, možná je to marketingově účinné, ale takhle vymlouvat se pořád nemůžete.

2. A před samotným projednáním Prosím levou část sálu, aby se ztišila. Před samotným projednáním proběhlo o patro níž politické jednání, které svolal pan ministr životního prostředí, kdy nás požádal jako opozici, abychom to nevetovali, abychom umožnili přijetí toho zákona.